Stanovisko garančního výboru je kladné. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko garančního výboru je záporné. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko garančního výboru je kladné. Navrhovatel?

Návrh byl přijat.

Navrhovatel?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko garančního výboru je záporné. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další pozměňovací návrhy pod písmenem F4 a F5 řeší problematiku rozšíření výjimky vypouštění odpadních vod do vod podzemních a legislativně technické změny. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.

Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru je nesouhlasné. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nejprve je to pozměňovací návrh uvedený pod písmenem H1, je to posílení ochrany vod. Stanovisko garančního výboru je kladné. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko je záporné. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko garančního výboru je záporné. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Návrh byl zamítnut.